Nyní se přihlásil s přednostním právem pan ministr Válek.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já jsem tady byl několikrát vyvolán, tak se pokusím některé věci vysvětlit.

Není to úplně jednoduché, dochází k postižení srdce a tak dále.

Jak předchozí ministr, tak já jsme na tom intenzivně pracovali. To není politická záležitost, to je čistě medicínská záležitost a jsou nastavené léčebné postupy u všech praktických lékařů.

Kolektivní imunitou označujeme stav, kdy je společnost chráněna před infekčním onemocněním.

Způsob dosažení imunity představuje očkování nebo prodělaná nemoc. Kolektivní imunitu můžeme dosáhnout očkováním nebo prodělanou nemocí, ale má to svoje ale.

Pouze víme, jaké procento umře, to víme, protože na to jsou data. Problém je, že neumíme podle žádných jednoduchých parametrů definovat, kdo to bude.

Toto číslo se liší u každého onemocnění.

Proto je v současné době bohužel jediná bezpečná cesta, jak chránit každého jednotlivce proti vážnému průběhu očkování. Opravdu neexistuje žádný jiný způsob.